Jsem skutečně zklamán. Jsem zklamán vládní koalicí. A pevně věřím, že tento návrh zákona neprojde. Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Máme tady hned několik faktických poznámek. A načtu ještě, než dám slovo prvnímu přihlášenému, kterým je s faktickou ministr Baxa, omluvy, které mezitím došly.

Nyní tedy přikročíme k faktickým poznámkám.

Děkuji panu předsedovi volebního výboru za velmi obsáhlý pohled na celou tuto problematiku.

A pak chci zmínit ještě jednu důležitou věc. Co se týká těch jednotlivých přechodných ustanovení, tak my jsme vyhověli tomu návrhu, který předložila Legislativní rada vlády.

Děkuji za slovo.

A to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu prosím pěkně je konečné. Tak to jsem chtěl jenom doplnit k této věci. My bychom rádi, aby Rada České televize dodržovala zákon.

Děkuji, paní předsedající, za slovo. Mě velmi překvapuje, že Poslanecká sněmovna dnes na mimořádné schůzi projednává podle koalice nejdůležitější zákon, který se týká Rady České televize a Českého rozhlasu. Já jsem přesvědčena o tom, že občany trápí úplně něco jiného, a to je navýšení cen energií, navýšení cen potravin, navýšení cen pohonných hmot.

Zároveň mi nepřipadá absolutně korektní to, že předseda volebního výboru rozhodl, a vždycky to bylo pravidlem, že pokud se předkládal vládní návrh, tak zpravodajem byl opoziční poslanec.

A požádala bych vás, abyste o tomto procedurálním návrhu dala bezprostředně ihned hlasovat. Děkuji vám. Zazněl procedurální návrh na změnu zpravodaje. Přivolám tedy kolegyně a kolegy z předsálí. Všechny vás taktéž odhlásím, abychom se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Vzhledem k tomu, že nejsme usnášeníschopní, tak nemůžu dát hlasovat. Jak vidíte na zařízení, tak není dostatek kolegyň a kolegů přítomných v sále, abychom mohli hlasovat, není dosaženo kvorum. Počkám tedy, jestli se ještě kolegyně a kolegové dostaví k hlasování v dostatečném počtu.

Nicméně nyní stále není dosaženo kvora.

Stále není dosaženo kvora, takže hlasovat opravdu dát nemohu. A ještě stále nabíhají další přihlášení. Ještě jednou opakuji, že se jedná o změnu zpravodaje.

Hlasování číslo 5, přihlášeno 103 přítomných, pro 36, proti 60. Návrh byl zamítnut. Pokračujeme tedy dále. Avizuji, že za minutu by měla být vyhlášena přestávka.